Děkuji za slovo. Tak jsem upustila od těch faktických poznámek a počkala jsem si opravdu na řádnou diskusi nebo na svůj výstup. Rozumím tomu, že každý ministr, který přichází na ministerstvo, potřebuje mít kolem sebe nějaký aparát lidí, kterým on věří a ví, že se o ně může opřít. Tomu rozumím. Ta myšlenka, která byla ze začátku správná, ve své podstatě šla správným směrem. To znamená, že gestor zákona připravil novelu zákona a tu novelu zákona chtěl dát do řádného legislativního procesu.

To je právě ta studie, o které si tady přeme a říkáme, kolik to vlastně bude stát naše daňové poplatníky.

A říkám, až tam to bylo dobré, a najednou se to prostě zvrtlo. Vy jste to z toho eKLEPu stáhli, dali jste to pár poslancům a poslanci to zde předložili. Je zcela logické, že to muselo vyvolat nějakou tu vlnu nevole, kterou to vyvolalo.

Já nechci se ani dožít toho protože teď jsem si zažila, jak je velice těžké sehnat opravdu kvalifikované úředníky aby vám tam zůstali na těch ministerstvech. A ta motivace jim teď odpadá, takže ti úředníci budou odcházet a budou to dělat lidi, kteří o tom nemají ani ánung. A to mně vadí. Mně vadí jedna věc.

A teď najednou ta historie tam není, protože tam ty informace se nebudou takto předávat.

A teď najednou tam přijdou lidi zvenku, kteří vůbec nevědí nic o tom, ale prostě otevřeme to a místo těch dvoukolových uděláme jednokolové. Další věc je to, co jsem tady řekla v té faktické poznámce. Proč děláte tu velkou politizaci, že tam dostáváte politicky činné lidi, protože jsou nějakým způsobem na vás navázáni? Proto Komise chtěla, aby to bylo oddělené, aby právě nedocházelo tady k té politizaci, proto se přijala ta novela. Možná nebyla dobrá, určitě si zasloužila novelu, ale ne tuto novelu, protože to není žádná novela, to je prostě pro mě paskvil. Já chápu, že chcete něco změnit, ale udělejte to řádným legislativním procesem, ať vám tam dají zpětnou vazbu jednotlivá ministerstva. Já jsem třeba čekala, že bude reagovat ministr vnitra, protože on je gestorem toho zákona.

Teď mi to řekněte! Já se vrátím zpátky k tématu. Vidím, že... Poprosím na mikrofon všechny přítomné v sále. Děkuji velmi. Je to zbytečné Takže vrátím se k tomu k tomu zákonu. Já bych byla strašně ráda, kdyby mi pan ministr vnitra na to odpověděl a řekl mi, jak byla připravená ta novela, když šla do mezirezortního připomínkového řízení.

Další věc, když jsme se bavili o tom managementu, že ministr tam přijde se svým managementem tak ano, ať ten management jede podle pracovního práva, ale ať se prostě nezasahuje do státní správy a státní správa zůstane pod služebním zákonem, tak jak je.

Pak jim dáte, pokud jsou tam víc jak devět let, dostanou roční odstupné všichni, a to jsou ty náklady, které prostě mě zajímaly, kolik to vlastně bude všechno stát.

A pak samozřejmě dochází k napadání, kdy ten člověk se nemůže bránit. Takže já prosím, jestli mi na toto všechno odpovíte. Neodpověděl jste mi za to ministerstvo. Já jsem prostřednictvím paní předsedající, to ministerstvo to mělo zpracované, pane poslanče Výborný, prostřednictvím paní předsedající.

Děkuju. Také děkuji za vaše vystoupení. Načtu ještě omluvu, která je prodloužena, a sice prodlužuje svou omluvu paní místopředsedkyně Kovářová a pan poslanec Liška z dnešního jednání do 16 hodin z pracovních důvodů. Můžeme přistoupit k příspěvku pana poslance Jana Hrnčíře a poté se připraví paní poslankyně Margita Balaštíková.